Vážený pane předsedající, děkuji za slovo.

Současný stav, kdy Státní zemědělská a potravinářská inspekce a hygienické stanice mají identické kompetence ke kontrole potravinového práva v provozovnách společného stravování, je něco, co tento pozměňovací návrh systémově řeší. Pozměňovací návrh sjednocuje dozor nad požadavky potravinového práva v otevřeném typu stravování pro jeden orgán dozoru, a to Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci například tedy restaurace, bary, kavárny, rychlé občerstvení. Státní zemědělská a potravinářská inspekce již nyní kontroluje 30 000 provozoven a předkládaný pozměňovací návrh má pouze doplnit těchto 30 000 provozoven o zbývajících přibližně 15 000, které by se tedy dostaly pod tuto jednotnou kontrolu.

A kdo tvrdí něco jiného, neříká pravdu. Krajské hygienické stanice mohou a budou moci vstupovat a řešit to kdykoliv a kdekoliv to bude potřeba. Co je důležité? Tento pozměňovací návrh přináší rovný přístup u provozovatelů, kteří si přímo konkurují.

Prostě dojde k jakémusi sjednocení a rovnému přístupu pro všechny provozovatele v daném segmentu služeb. Bude se eliminovat dvojí kontrola stejných povinností u stejného provozovatele. Tím chci v podstatě oponovat tvrzení krajských hygienických stanic a dalších, kteří hovoří o tom, že dojde ke zvýšení administrativní zátěže pro provozovatele. Opět je to nepřesné, když nechci použít slovo nepravdivé. Dvě dozorové organizace tak nebudou ve stejné provozovně konat totéž. Nedojde k přesunu žádných služebních míst z resortu Ministerstva zdravotnictví pod resort Ministerstva zemědělství. Krajské hygienické stanice tak budou moci dlouhodobě využívat své personální kapacity ke specializovaným činnostem, ve kterých je jiné orgány státní správy nemohou zastupovat, jako jsou dnes aktuální epidemiologická šetření, případně trasování. Je potřeba připomenout, že Státní zemědělská a potravinářská inspekce již od roku 2015 úspěšně kontroluje cca 30 000 provozoven společného stravování otevřeného typu. To jest krajské hygienické stanice již více než šest let tyto provozovny nekontrolují. Nestalo se tak ani v roce 2015. Není tedy důvod, proč by takováto situace měla nastat po přijetí tohoto pozměňovacího návrhu.

Není tedy pravdou, že by Státní zemědělská a potravinářská inspekce nemohla kontrolovat zdravotní způsobilost a vylučovat z provozů osoby, které na první pohled nesplňují zásady osobní hygieny podle příslušných nařízení. Není pravdou, že dojde přijetím tohoto pozměňovacího návrhu k ohrožení zdraví. Není pravdou, že krajské hygienické stanice mají lepší znalosti a větší zkušenosti. Není pravdou, že je nezbytné zdravotnické vzdělání ke kontrole uvádění pokrmů na trh. Naopak, pozměňovací návrh se týká úprav kompetencí ke kontrole požadavků potravinového práva, kde je velmi vhodné vysokoškolské vzdělání potravinářského, chemickotechnologického směru, a to inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce splňují.

To především právě díky kontrole kvality potravin, které jsou v procesu zpracovávání a přechodu od jednotlivých potravin ke konečnému pokrmu využívány. Prosím vás, abyste tento pozměňovací návrh podpořili. S přednostním právem pan ministr zdravotnictví v rozpravě. Dámy a pánové, vážený pane předsedo, krátce si dovolím reagovat. Jenom jsem zkrátka přesvědčen, že role hygienické služby tak, jak je nastavena, je v současné době a i do budoucna nezastupitelná a zkrátka nepřevoditelná.

Já vím, že tuto možnost hygiena bude mít i nadále. Ale myslím si, že to preventivní nastavení, jak je, je prostě zásadní, že z něho ustupovat nelze. A základním faktorem z mého pohledu není ta potravina, ale člověk.

Znovu říkám, není to útok na kolegy, jejichž práce si vážím. A myslím si, že tak, jak je to nastaveno teď, to dává vyšší bezpečí stran zdravotního stavu pro všechny obyvatele.